Děkuji. Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí z místa. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel nemá zájem, pan místopředseda vlády ne. Pan poslanec Volný jako zpravodaj garančního výboru také nemá zájem. Ještě se zeptám pana poslance Bendy jako zpravodaje ústavněprávního výboru, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Nemá. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim své stanovisko. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi, abych představil hlasovací proceduru, tak jak ji navrhl rozpočtový výbor na svém zasedání 7. listopadu 2018. Dámy a pánové, teď opravdu prosím o klid, budeme seznámeni s procedurou. Některé věci nejsou úplně jednoduché, tak ať všichni slyšíme, jak je navrženo, abychom postupovali. Prosím. Jelikož nemám povědomost ani od legislativy, ani od kolegů, že by byly načteny nějaké legislativně technické úpravy, proto vlastní hlasování a proceduru zahájíme hlasováním o pozměňovacím návrhu pana kolegy poslance Tomio Okamury.

Dále je třeba, abychom se vypořádali na závěr po hlasování o zákonu jako celku čtvrtým hlasováním o doprovodných ujednáních.

A jako poslední, páté hlasování by se hlasovalo o druhé části návrhu doprovodného usnesení. Děkuji, pane zpravodaji. Zazněl zde návrh procedury včetně informace o tom, že podle stanoviska rozpočtového výboru je návrh první části doprovodného usnesení nehlasovatelný. Je všechno jasné, pokud jde o proceduru, o které nyní budeme hlasovat? Ano, je, nevidím žádnou námitku ani zpochybnění. Takže budeme nyní hlasovat o navržené proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Nejprve si schválíme proceduru tak, jak jste ji přednesl se všemi těmi věcmi, o kterých jste nás informoval. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Proceduru jsme schválili. A nyní prosím budeme hlasovat podle této procedury o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji. Proto v hlasování číslo jedna budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A.

Navrhovatel? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Je zde žádost o vystoupení s přednostním právem pana místopředsedy Okamury. Této žádosti musím vyhovět. Takže prosím, pane zpravodaji, dáme slovo panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Prosím.

Já jsem rád, protože to běží v přímém přenosu v České televizi, že diváci slyšeli i váš smích. Smějí se tady i poslanci ANO, smějí se tady i další poslanci. Protože znovu opakuji, jsou tady platy 100 tisíc korun měsíčně a opravdu nechápu, proč si chcete navyšovat platy.

Je to fakt šílený. A vy znova a znova jste se nepoučili a znova a znova si chcete navyšovat své platy. To znamená, já to tady říkám veřejně, protože vy jste teď poslance SPD postavili před situaci, že my samozřejmě budeme hlasovat proti tomu, aby se navýšily platy o 20 %, nicméně teď se kvůli vašemu hlasování, že jste nám zamítli návrh na zamražení, budeme muset přiklonit k tomu nejmenšímu možnému nárůstu, který tady z toho hlasování vyplyne, abychom zabránili nárůstu o 20 %, který ostatně jste si taky prohlasovali v minulém volebním období. To je fakt neuvěřitelná situace. Sami sobě si tady odhlasujete vyšší platy.

Prosím, máte slovo.

Můžete si najít výsledky toho hlasování. Já nechci nic jiného říct, ale pokud chceme hodnotit nějaké hlasování, komentovat to politicky, tak je třeba korektně říct, jak které kluby hlasovaly. A každý, kdo chce, si najde, jak o tom jednotlivé kluby v minulém volebním období hlasovaly. S přednostním právem pan místopředseda Okamura, po něm pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

A vidíme, že ti, kteří ho nepodpořili, to je N, tak jsou to poslanci hnutí ANO.